Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji váš návrh k projednání do hospodářského výboru. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Pavla Plzáka. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Protože to, kam sklouzla diskuse, jsem pochopil, že je tady obava, že se někdo bude vozit po podnikatelích a tak dál. Tak prostě pokud tady podnikám jako fyzická osoba, tak se na mě vztahuje nějaká trestní a právní odpovědnost.

Já tomu prostě nerozumím. Děkuji vám a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ondráček. Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že debata byla poměrně dlouhá. Jestli vzpomenete, snažili jsme se do současného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob včlenit nové trestné činy. Paní ministryně slíbila, že zpracuje komplexní novelu. To splnila, předložila nový návrh zákona a jsme za to rádi. To, že zde slyšíme debatu, zda ano pozitivní výčet, nebo negativní výčet, to je samozřejmě správně a taková debata by měla být vedena. Zatím ji vedeme převážně členové ústavněprávního výboru.

Samozřejmě můžeme diskutovat i o těch trestných činech, které by tam měly být a které tam nejsou. Zde byla například zmíněna ta pomluva. Já si naopak myslím, na rozdíl od paní ministryně, že ta pomluva by tam být měla. Jsem rád, že paní ministryně souhlasí s prodloužením lhůty, protože si myslím, že to bude debata určitě plodná. A to, jestli policie to zvládne, nebo nezvládne, myslím, že není potřeba se toho obávat. Policie už dneska trestní odpovědnost právnických osob dělá, sice v určitém omezeném počtu. Paní ministryně nám určitě předloží nějaké statistiky.

Jde jenom o to, zda se bude posuzovat trestní odpovědnost u osoby fyzické, nebo také právnické.

Děkuji, pane poslanče. Hlasovat určitě budeme, ale mám zde ještě dvě přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Chvojka a po něm pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo.

Ale to je naprosto relevantní a legitimní postup. Já se těším na debatu v ústavněprávním výboru. Myslím si, že právě tam je prostor pobavit se o těch věcech. Myslím, že tento zákon si nejen debatu zaslouží, ale že ho i čeká. Myslím si, že spousta i různých institucí bude mít právo říci svůj názor na ten zákon a že zástupci těchto institucí tam přijdou.

Bylo řečeno, že bude předložen zákon, a pak byl předložen za dva roky.

Proto jsem navrhl vrácení navrhovatelce, omlouvám se, navrhovatelce, myslím vládu, teď aby to nebylo osobní, vrátit, abychom měli analýzy, jak to doteď funguje, proč to nefunguje.

My si tady schválíme nějaký zákon, bude to obrovské množství skutkových podstat a moje obava zní, že s tímto přístupem se v praxi nezmění nic.

Říkal jsem dopředu, předpokládám, že prohraji tohle rozhodnutí nebo tento návrh, a tím pádem mně nezbude nic jiného než se bavit už ale v debatě posunuté, v další fázi tvorby zákona na výboru. Ale proto navrhuji to, co navrhuji, a proto tady říkám to, co říkám, že debata na výboru bude mít jiný charakter samozřejmě. Už tím, že projde tento zákon v prvním čtení. Děkuji.

Vzpomeňme si, co se předvedlo s pozměňovacím návrhem v rámci služebního zákona a co z toho nakonec vyplynulo. Děkuji. Nyní přečtu omluvenky.

Děkuji za slovo. Tentokrát skutečně stručně, byť ten, kdo říká, že bude stručný, a potom tady je hodinu... Já jsem vzal pouze určitý aspekt toho, abych to vysvětlil proč.